Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl požádat o přestávku v délce 15 minut na poradu klubů před finálním hlasováním.